Stanovisko, prosím?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Jsou to pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru, část A až Q. Stanovisko výboru je doporučující.

Prosím, pokračujte. Dále bychom měli hlasovat návrh B, což jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Prosím, pokračujte. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

Stanovisko?

Kdo je proti? Hlasování číslo 139, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 16, proti 66. Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Prosím, pokračujte.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat.